Nám tehdejší opozice, tady ta levicová, řekla ne. A nešli jsme tou cestou té šaškárny.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Koukám, že vám ta koalice docela půjde. Ale pane ministře, já se chci důsledně ohradit. Důsledně ohradit proti tomu, že návrh zákona je identický s tím, co jsme předkládali my v roce 2012. Prostě parametry rozpočtové odpovědnosti i sankce ukládané za to, když nebudou dodrženy, byly úplně jiné než v tomhle zákoně.

Takže to, co je dnes v tomto zákoně, jsou úplně jiné parametry rozpočtové odpovědnosti než parametry rozpočtové neodpovědnosti, které máte v obsahu běžného zákona vy.

Ta diskuse začala tak, že vy jste nám tady řekl něco, čemuž absolutně nevěřím, že nám hrozí sankce při neschválení tohoto zákona, což rozpálilo pana kolegu Stanjuru doběla a začal říkat: Co nás má kdo mistrovat za naše hospodaření?

To děláme kvůli sobě. Ale proč jste nás tedy na začátku své řeči obelhával, že nám hrozí sankce?

Nemusel byste to dělat pořád, pane ministře. Dělejte to opravdu jenom tehdy, když to pokládáte za nezbytné. Vy to máte jako svůj sport. Děkuji.

Je to tak. Takže evidentně má v tomto bodě přednostní právo, protože není ani navrhovatel, ani zpravodaj.

Já nevím co. Já myslím, že má právo vystoupit v obou případech.